Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. N739 provozování sportovních zařízení. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.